To jsou takové velké priority například asociací škol, které zatím nejsou vyslyšeny, a myslím si, že jsou to i přání a prosba našich studentů a žáků, protože by se také rádi chtěli připravit do školy na zkoušky, na maturity, a zkrátka jim to není povoleno.

Takže ještě jednou.

To, že se tak nedělo před tři čtvrtě rokem na začátku pandemie, je ještě pochopitelné, ale nyní před týdnem se spouštěl registrační systém.

To považuji za naprosto tristní.

Reflektoval by její návrhy, zabýval by se jimi a mnohé z nich, pokud jsou kvalitní, by přijal.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k vám samotnému.

Jsem zvoleným zástupcem lidu!